Požádám znovu sněmovnu o klid! Opravdu není možné, abychom v takovém hluku pracovali, a nechte stenografy alespoň, když si nevážíte jeden druhého, aby oni mohli odvádět svou práci! Pane ministře, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já si samozřejmě vážím pohledu pana Bendy, protože opravdu nejsem odborníkem na předkládání tohoto zákona, nicméně bych si dovolil učinit několik poznámek, když jsem se připravoval na předložení tohoto zákona. Rozhodně se nepředpokládá skutečně změna Ústavy. Naopak v souvislosti s potřebou předložit tento zákon se předpokládá vést vhodná politická jednání právě s vedením Senátu, aby se našel společný kompromis. Krom toho proti původnímu návrhu dochází rovněž k podrobnějším věcným modifikacím zohledňujícím dosavadní zkušenosti z probíhající implementace zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a požadavky připomínkových míst, jako je rozšíření využití elektronického systému, elektronického procesu i předkládání návrhů legislativních aktů apod. Ještě snad bych doplnil, že pokud jde o aktuální stav realizace projektu eSbírka a eLegislativa, pak Ministerstvo vnitra vybralo v otevřených zadávacích řízeních vítěze veřejných zakázek na implementaci systému eSbírka a eLegislativa a na verifikaci jeho datové báze a uzavřelo smlouvu s dodavateli. Dodavatelská realizace již byla zahájena a bude trvat 24 měsíců. Takže já si myslím, že je tu prostor, aby případné připomínky, tak jak zaznívají během prvního čtení, byly realizovány a uplatňovány během druhého čtení. Děkuji panu ministru kultury Antonínu Staňkovi a nyní pan poslanec Ondřej Profant, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Krásné dopoledne všem.

A základní otázka je, proč to tak dlouho trvá. Ten projekt je od začátku navržen špatně, je tam smícháno několik věcí dohromady, a tím pádem se stává výrazně větším a vzhledem k tomu, že je větší, je hůře řiditelný.

, které zdarma poskytují legislativu, musí ji složitě parsovat a naše ministerstvo není něco takového schopno udělat, ba naopak. Ono něco takového mělo a zrušilo to v rámci Portálu veřejné správy. To je opravdu smutné.

Takže s tímhle přístupem není divu, že se to všechno protahuje, a jak jsem řekl, považuji to za velkou ostudu. Děkuji panu poslanci Ondřeji Profantovi.

Já bych zase ráda vrátila tu debatu naopak do věcné roviny. Stávající vláda je ve svém složení funkční od června.

Skutečně ona se dotýká legislativního procesu nejenom ze strany vlády, ale zejména Sněmovny a Senátu jako samozřejmě klíčových aktérů legislativního procesu.

A co se týká té druhé věci, samozřejmě jako koaliční poslankyně vnímám tady výhrady, které zazněly, a určitě jsme připraveni na ně reagovat i z pohledu řekněme přípravy toho startu jak v elektronické rovině, tak v zakázkové rovině a projektové rovině, kterou tady můj předřečník naznačil. Není tomu tak, rozpravu končím. Pan ministr? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Ano. Pane zpravodaji, vaše závěrečné slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já děkuji za ten zájem i od kolegyně Valachové. Jsem rád, že vás ta problematika zajímá. Myslím si, že by nás to mělo zajímat všechny, protože s tím systémem budeme pracovat všichni. Kdo by měl zájem se zapojit, tak jste srdečně zváni na podvýbor, kde se to řeší a kde to máme každé druhé jednání.

Nezískaly se, proto se přerušoval, takže nejde o projekt, který by od začátku byl hladký. A v určitých základech toho projektu jsou nedostatky spočívající v tom, že některé nástroje například z eLegislativy už opravdu existují. Když se podíváme na nástroj AT4AM, který používá Evropský parlament, a Evropský parlament pracuje s dramaticky vyšším počtem pozměňovacích návrhů než náš národní parlament, tak ten nástroj už existuje, je k dispozici, mohl se využít. Nicméně musím dodat k tomu, co říkal pan kolega Profant, že ta částka půl miliardy není zcela na tu rekonstrukci. Podle mých informací je to kolem 50 milionů korun na rekonstrukci všech těch právních předpisů, protože my dneska žijeme v zemi, kdy nikdo v tomto státě ani neví, které všechny zákony platí.